Nakonec ten přijatý kompromis je tak prapodivný, že se může stát, že v případě, řekněme, ne přátelského vztahu mezi předsedou Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu nám veškeré jmenování soudců zanikne, protože nebudeme mít žádné výběrové komise. Ale pokládám výběrové komise samy o sobě za umělý problém, který jenom vlastně odjímá skutečnou ústavní odpovědnost, která existuje a která je položena na ministru spravedlnosti a na prezidentu republiky. Druhý problém, který v zákonu vidím, je ono spojení funkce předsedy a místopředsedů.

Přichází předseda a obměňuje si všechny místopředsedy. Já si úplně nemyslím, že do soudní soustavy patří manažerské řízení, a to ani na úrovni právě jenom správy soudců. Já si myslím, že funkcionáři nižší, a Ústava s tím do značné míry zatím také počítá, protože například u těch nejvyšších soudů, kde ta jmenování probíhají prostřednictvím prezidenta republiky, není žádné manažerské řízení, není to na návrh předsedy daného soudu, ale Ústava říká, prezident republiky jmenuje předsedu a místopředsedy Ústavního soudu, jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, předsedu a místopředsedy Nejvyššího správního soudu.

Ano, pravda, zrušili jsme indické pohřby, to znamená, že v okamžiku úmrtí předsedy odpadají všichni místopředsedové, nebo jeho odchodu kamkoliv odpadají všichni místopředsedové a soud je zcela neřízen, které bylo v původním vládním návrhu a které jsem pokládal opravdu i za věcný a strukturální omyl, ale přiklonili jsme se na ústavněprávním výboru, a já to nepokládám za správné, s paní kolegyní Válkovou jsme předkládali nějaký kompromisní návrh, který nebyl přijat, přiklonili jsme se k řešení manažerskému. Přichází nový předseda soudu, vyměňuje si všechny místopředsedy. Já se domnívám, že toto řešení není zcela v souladu s tím, jak je koncipována česká Ústava a jak byly koncipovány úvahy o soudní soustavě v době, kdy se připravovala a schvalovala česká Ústava, a je to jeden z důvodů, pro který já nebudu hlasovat v závěrečném čtení pro podporu tohoto návrhu, protože si myslím, že představa, že vyberu předsedu, všechno už je na něm, není pro soudní soustavu to pravé a správné. Děkuji za pozornost. To byl poslední vystupující v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Nemají zájem.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co se týká ještě tohoto zveřejňování soudních rozhodnutí, nebude současně dotčeno poskytování informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu číslo 6654.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 7082. Děkuji. Dovolte mi zde načíst pozměňovací návrh, tak jak jsem ho avizoval v obecné rozpravě, ve znění: V části 11 čl.